Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Jedná se o návrh, který má zavést povinnou bezpečnostní prověrku pro církve, které žádají o tzv. druhý stupeň registrace, která umožňuje náboženskou výuku na školách či duchovní službu v armádě a věznicích. Udělení tohoto privilegia by mělo být povinně podmíněno prověrkou BIS, policie, Vojenského zpravodajství a dalších bezpečnostních složek, že daná církev nepředstavuje riziko pro Českou republiku. Děkuji za podporu. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Dámy a pánové, promiňte, že budu zdržovat.

Slíbili jsme, že pokud novela zákona týkající se hazardu bude předložena podle pravidel, jednou z možností je tedy vládní novela, že opravdu nebudeme zdržovat, že sice § 90 není možný, protože také chceme předložit nějaký svůj pozměňující návrh, ale jakékoliv zkrácení lhůt až na vysloveně superkrátkou míru blokovat nebudeme. Očekávali jsme samozřejmě, že v pátek bez problému projednáme první čtení. Neprojednáme. Ne, mimořádnou schůzi svoláváte proto, že zaměstnanci nebo přímo účastníci vládní koalice prokázali mimořádnou tupost, lenost a neschopnost a nebyli schopni sem tu vládní předlohu dopravit včas. Tím, že ji sem nedopravili včas, neproběhly lhůty, nemůžeme ji tedy projednávat tento týden. Není to naše vina. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Věřím, že jménem volební komise neprokážu hloupost, tupost a lenost a k volebním bodům bych vás chtěl požádat na tento týden o pevné zařazení nakonec pouze jednoho bodu. Je to bod číslo 179 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosil bych zařadit tento bod zítra, tedy ve středu, pevně ve 12 hodin a 45 minut jako poslední bod před obědovou pauzou. Připomenu, že to není tajná volba, ale bude to volba veřejným hlasováním tady v sále. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Nyní v návrhu programu z grémia se ovšem na tento týden v bloku zákonů ministra zdravotnictví, kde jsou zákon o zdravotních službách a zákon o biocidních přípravcích, k mému překvapení neobjevuje návrh zákona takzvaně protikuřáckého.

Celou dobu předchozích měsíců žijeme v tom, že máme různé anketní otázky, dotazy novinářů i veřejnosti, kdy už konečně tento zákon projednáme, a nyní tedy vládní koalice nenavrhla zařazení tohoto bodu na program této schůze. Já proto navrhuji, aby tzv. protikuřácký zákon byl zařazen na tento pátek 23. 10. za bod 62, to znamená jako třetí bod, pevně zařazený bod pátečního jednání. Děkuji za pozornost. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo další hlásí k programu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve tedy návrhy z grémia.

Poté bychom případně projednávali body z bloku druhého čtení zákony.

Poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další, případně neprojednané body z bloku smlouvy, prvé a druhé čtení.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 146, proti 1.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 136, proti 4. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.